Děkuji, pane ministře, a nyní se přihlásila do rozpravy paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

O tom není pochyb.

Takže to bych řekla na úvod, podpoříme.